Co se týká chování rozpočtu a pokud jsem hovořila o tom, že nakonec dotečou pouze platové tarify, tak se musím také vyjádřit k tomu, že samozřejmě existují nároky učitelů, které vyplývají ze zákoníku práce a které se týkají například nemocenské. Víte, že tato Sněmovna 1. července obnovila nemocenskou od prvního dne nemoci. A víte, že například otázka, řekněme, kondice a zdraví zdravotních sestřiček, lékařů, ale také učitelek a učitelů a toho, aby nepřecházeli nemoci, protože už jenom tedy způsob jejich práce a prostředí, ve kterém svou práci vykonávají, není vhodné, aby směrem, k pacientům nebe dětem, žákům či studentům právě tyto osoby nemoci přecházely. No, jak to dopadlo. Kapitola školství je specifická tím, že tyto požadavky například, když se vrací paní učitelka z mateřské dovolené, nebo z rodičovské, nebo někdo onemocní, nyní tedy ještě lépe zaplacen od prvního dne nemoci, a je to samozřejmě po právu tak tyto věci ředitelé a ředitelky škol platí z takzvaných ONIVů. Je to speciální část rozpočtu, jiné prostředky na to nemají.

Podotýkám, že tuto informaci jsme obdrželi všichni koaliční i opoziční poslanci, a to písemně. Také tedy na tento cíl, to znamená narovnání těchto požadavků učitelek a učitelů, míří pozměňovací návrh. Třetí věc, kterou bych chtěla zmínit a s čím by měl ambici se pozměňovací návrh vypořádat, samozřejmě ve prospěch škol, dětí, rodičů, učitelek a učitelů, je otázka financování nepedagogické práce.

Takže vás mohu, vážené kolegyně a kolegové, ubezpečit, že nemají doposud jediný písemný dokument stran ministra školství a nemají tedy přesnou informaci, jaké prostředky a jaké objemy mají případně ve svých rozpočtech pro toto zajistit. My schvalujeme státní rozpočet za týden, oni budou schvalovat své rozpočty nejpozději do tří čtyř týdnů.

Zmiňuji to, protože chci, aby opravdu to, co chceme učitelům do jejich peněženek a na jejich ohodnocení poslat, tak aby také přišlo.

Bylo nám také řečeno, že pokud dojde k posunu a vy víte, že došlo z hlediska tedy 3 procent na 5 procent navýšení pro ostatní státní zaměstnance, že existuje příslib Ministerstva financí o posunu také navýšení platů učitelek a učitelů.

Jsem, vážené kolegyně a kolegové, bytostně přesvědčena, že tato velmi chybně vypuštěná mediální zpráva způsobila následně stávku v našich školách.

Poznamenávám, že toto nemění ani reforma financování regionálního školství, protože na tarifní složky platu i nadále bude možné přesouvat.

Ještě jednou vás chci poprosit o zvážení podpory pozměňovacího návrhu.

Děkuji vám za podporu pozměňovacího návrhu.

Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Ten první, který je v systému veden jako sněmovní dokument 3800, zahrnuje přesun 400 milionů z obsluhy státního dluhu na navýšení rozpočtu určeného na provádění pozemkových úprav.

A pozměňovací návrh vedený jako sněmovní dokument 3805, který zahrnuje přesun 14 milionů ze specifického ukazatele agropotravinářský komplex na zajištění veterinárního dohledu u detašovaných pracovišť jatek.